59.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Vzhledem k možné délce legislativního procesu bude pro příští rok navýšení pojistného za státní pojištěnce zajištěno ještě prostřednictvím nařízení vlády, jehož návrh je v současnosti v meziresortním připomínkovém řízení a které vláda musí schválit do 30. června letošního roku. Pane ministře, já se omlouvám. Opět tady registruji zvýšenou hladinu hluku. Já vím, jaká je hodina, ale prosím o pozornost.